A poslední bod.

A že kde nám chybí právní rámec, je právě ta chytrá karanténa.

Zrovna toto opravdu chybí.

Děkuji za pozornost. Nyní tady mám dvě přihlášky s přednostním právem. Já přečtu ještě omluvu. Tak pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, paní ministryně, pane ministře, kolegyně, kolegové, hodně tady toho bylo řečeno.

Souhlasím s tím, co tady říkal pan ministr Zaorálek. Souhlasím také s tím, že zaplať pánbůh patříme k těm zemím, které na tom dopadly velmi dobře.

A přesto jsou tady některé momenty, kdy bych byl rád, abychom dostali my jako Poslanecká sněmovna velmi rychlé, a také i veřejnost a odborná veřejnost, vyhodnocení celého toho postupu vlády. To znamená, aby ty momenty, které tady byly předmětem kritiky, ať už to byla otázka zásobování napřed lékařů a lidí v první linii ochrannými pomůckami, pak to byly sociální služby a lidé, kteří tam pracují.

Mně tady prostě přijde, že tady ta debata je pořád hodně obecná.

Abychom také věděli, že třeba takové ty kroky, které tady dělali někteří přední čeští podnikatelé a za to jim patří poděkovat, smeknout před tím že budou moci tyto jejich postupy být také podpořeny finančně.

Přiznám se, chápu problematiku legislativy v oblasti alkoholu, dozoru nad celou výrobou a distribucí lihu, já tomu rozumím. Ale přiznám se, že ve výjimečných situacích je dobré hledat opravdu výjimečná řešení.

Nevím tedy, jestli jako poslední, ale v tuto chvíli vás mám jako poslední přihlášenou. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já nebudu mluvit dlouho. Já jsem měla připravenou řeč už minulý týden, tam jsem chtěla hovořit o konkrétních opatřeních, která jsme připravovali na Ministerstvu financí, ale já myslím, že jsou všeobecně známá, buď prošla přímo touto Sněmovnou, anebo jsme je dostatečně zveřejňovali.